Ze strachu před blížícími se komunálními a senátními volbami začala vláda dělat v září letošního roku nějaké kroky a svolávat členské země.

Nad tuto hranici pak mohou členské země uplatnit takzvanou solidární daň z nepřiměřených zisků. No a ostatní země, hlavně naše sousedící, mají již dávno zastropováno pro domácnosti i firmy, ale mnohem výhodněji než v České republice.

Jak je to možné? No protože vláda reaguje pozdě a ještě k tomu absolutně špatně.

Vy jste jako vláda přenesli tyto náklady na stát, na občany, na rozpočet. A každý si přece po těch všech vystoupeních musí klást otázky, se kterými přicházím i já, pane ministře. Proč zastropováváme u konečného zákazníka a ne na výstupu u energetických firem? Z návrhu zákona je jasné, že ERÚ, Energetický regulační úřad, bude kontrolovat nákupy přesahující cenu stropu, kterou pak musí státní rozpočet kompenzovat. Otázka zní, a bohužel i vlastně včera na jednání hospodářského výboru to potvrdili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, že nikdo, opakuji nikdo, nebude kontrolovat nákupy pod cenovým stropem u nových smluv, takže to také může dopadnout tak, a MPO skutečně připustilo, že se to může stát, že byť energetická společnost nakoupí či vyrobí elektřinu levněji, tak ji bude nám, konečným zákazníkům, prodávat za cenový strop. Všichni jsme četli to, že stát sice nechápu, jak jste řešili veřejnou podporu, ale to není předmětem půjčil energetickým firmám miliardy, desítky miliard na to, aby mohly obchodovat na burze. A promiňte, ale já tu otázku vznést musím.

To přece nemůže nikdo myslet vážně. Nic by stát nemusel kompenzovat a výrobci by neměli stamiliardové zisky, ale měli by zisky v řádech desítek miliard. Na to jsme koneckonců všichni již zvyklí. Český občan by nemusel platit 130 miliard. Ale to by tady musela fungovat ta odvaha odolávat energetické lobby, ale bohužel odvaha této vlády tady není, nebyla a zřejmě ani nebude.

Nad tuto částku pak mohou členské státy žádat solidární daň. No, pokud někdo ví, že nad určitou hladinu bude platit nějakou speciální daň, tak prosím vás, snad jsme všichni nohama na zemi a víme, že se všechny ty energetické firmy vejdou do tohoto stropu, aby žádnou solidární daň pokud možno platit nemusely.

Zisky energetických firem budou obrovské díky nám, protože my budeme platit ty stropy, ale ne tak velké, aby odvedly solidární daň. Takže kdo to vlastně ve finále celé zaplatí? Kdo? ČEZ má extrémní zisky již teď. Proč tedy nezvýšíme dividendu? Každá firma samozřejmě umí a bude brzy optimalizovat. I tady nám ale pravděpodobně ujede vlak. Nabízí se tedy otázka, kdo anebo kde na to v rozpočtu pan ministr Stanjura najde finance, protože já znovu opakuji, to naše národní řešení tím, že jsme s tím nepřišli včas a nezvolili jsme úplně jiný způsob, nás bude stát 130 miliard a více, protože k tomu samozřejmě dalších 30 miliard kompenzace, ale k tomu se ještě dostanu. A je to skutečně odpovědností této vlády.

Pan ministr nás ujistil, že pro veřejný sektor bude fungovat státní obchodník, až dostane licenci, pravděpodobně tedy společnost Prisko. Doufám, že tedy tu licenci obdrží co nejdříve.

To je samozřejmě dobré, určitě dobrý signál pro všechny kraje, obce, města, nemocnice, sociální zařízení a tak dále, ale logicky se nabízí tak české úřady bez obchodní marže, proč tedy s takovými obřími zisky to má nakupovat koncový zákazník, což jsme my všichni občané a firmy? Čtvrtý bod, který jsme také zmiňovali na hospodářském výboru, a snažili jsme se apelovat na pana ministra, je, aby v prvé řadě myslel na konkurenceschopnost českých firem.

A jak to může dopadnout jinak, než že ty české firmy začnou krachovat, když okolní země mají zastropovány ceny daleko níže než my. Přece každý z nás ví, že cena energie se promítne do nákladu toho výrobku nebo služby, a ony nebudou mít možnost konkurovat těm ostatním trhům, když například Portugalsko to má na 150 eurech, a tak dále, a tak dále, hovořil tady o tom můj kolega pan místopředseda Havlíček, že jsme opravdu nekonkurenceschopní v rámci toho trhu. A pokud ten český průmysl takto zlikvidujeme, tak se omlouvám za to, že i já nazvu vládu hrobařem českého průmyslu, protože tomu se ani jinak říci nedá. To postihne jak zpracovatelský průmysl, postihne to cestovní ruch, všechny podnikatelské subjekty. A skutečně si toto vláda chce vzít na sebe? Firmy přestávají být konkurenceschopné a chceme se dožít toho, že začnou hledat svoje sídla a smysl podnikání jinde? Nebo snad chcete, aby se hromadně vystěhovávali do jiných členských zemí? Ta první kostka už padla a velmi se obávám toho, že další kostičky budou následovat. Dalším bodem je pomoc firmám. Velkým firmám 30 miliard.

No to asi tedy opravdu žádnou z těch firem nezachrání. Je to obrovský potenciál pro korupci a to si myslím, že skutečně nechceme nikdo. Přece si všichni musíme uvědomit, co je nejdůležitější pro průmysl. Je to předvídatelnost.